Nový občanský zákoník a zákon o obchodních korporacích zavádí do českého právního řádu některé nové formy právnických osob a nebo mění obsah stávajících, na což předkládaná novela reaguje. Pan ministr nám zde sdělil, čeho se to týká. Tato novela není náročná, obsahuje minimum změn, které reagují pouze na nové právní podmínky a přijaté zákony či další opatření.

Tyto neziskové organizace jsou v postavení tzv. vysílajících organizací podle zákona o dobrovolnické službě, které mohou mít akreditovaný projev nebo program podle tohoto zákona. Tato novela není náročná, jak už jsem řekla před chvílí, a zásadním způsobem nezasahuje do obsahu nebo smyslu dobrovolnické služby, naopak se snaží toto v nových podmínkách zachovat, nenutí dotčené subjekty k žádným urychleným změnám, a je tedy zároveň i ve velmi krátkém termínu aplikovatelná. Zároveň ovšem nedojde k takovým zásadním změnám, které by zákon o dobrovolnické službě potřeboval. Přijetí navrhované novely zákona umožní plnou aplikovatelnost zákona, neboť přiměřeně reaguje na nové právní prostředí tak, jak je nastaveno v novém občanském zákoníku a zákonu o obchodních korporací. Na závěr ovšem musím zkonstatovat, že tento návrh považuji pouze za malou novelu a předpokládám, že nám vláda v gesci ministerstva vnitra předloží v budoucnu zcela novou právní úpravu, která by se týkala dobrovolnictví v celé jeho šíři a vyjadřovala podporu všem formám dobrovolnických aktivit.

Jedná se zejména o daňové výhody a možnost spolufinancování projektů ze státního rozpočtu vyčíslením dobrovolnické práce.

Stávající akreditované organizace nebudou moci využít možností změny své právní formy, aby tato lépe odpovídala jejich potřebám.

Z těchto důvodů navrhuji Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky také zkrátit lhůtu pro projednání návrhu zákona přikázaným výborem, případně výbory, a to o 30 dnů, a navrhuji k projednání výboru pro sociální politiku. Děkuji vám za pozornost. Děkuji paní zpravodajce a otevírám obecnou rozpravu. Zároveň, než ji začneme, přečtu další dvě omluvy.

Zároveň požádám kolegy o klid, abychom mohli v pořádku projednávat další kroky v tomto zákoně. Prosím, paní poslankyně, máte slovo. Děkuji za slovo, pane předsedající.

Děkuji za pozornost. Nemám další písemnou přihlášku do rozpravy. Ptám se, kdo se hlásí z místa. Nikoho nevidím, rozpravu tedy mohu ukončit. Není tomu tak.

Budeme se tedy zabývat návrhy na přikázání. Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání výboru pro sociální politiku. Má někdo jiný návrh? Není tomu tak. Můžeme přistoupit k hlasování, a to k hlasování pořadové číslo 74, které jsem zahájil, a ptám se, kdo je pro přikázání výboru pro sociální politiku. Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh byl přijat. Nyní budeme hlasovat o zkrácení lhůty k projednání o 30 dnů.

Kdo je proti?

Návrh byl přijat.